Podle návrhu má být umožněno tuto činnost vykonávat nově také právnickým osobám.

Nad rámec již zmíněného bych potom rád zdůraznil, že urychleným přijetím návrhu zákona pokud tedy Poslanecká sněmovna podpoří vyslovení souhlasu již v prvém čtení, a o to bych chtěl moc poprosit může být pozitivní ovlivnění výsledku žaloby, která tedy bude Evropskou komisí podána k Soudnímu dvoru Evropské unie v souvislosti právě s nepřesnou transpozicí směrnice o energetické náročnosti budov. S ohledem na zmíněný negativní průběh, tedy hrozbu, reálnou hrozbu žaloby, respektive z důvodu snížení negativních dopadů na Českou republiku, potažmo na její rozpočet, si tedy dovoluji požádat o to, aby byl s návrhem vysloven souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi a požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Pavla Pustějovského, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Děkuji za slovo.

Tyto jsou do našeho právního řádu transponovány právě zákonem o hospodaření s energií.

Vzhledem k přímé účinnosti nařízení jsou některá ustanovení zákona již nadbytečná. S Českou republikou bylo zahájeno řízení ohledně nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Požadavek vystavování průkazu energetické náročnosti v budovách často navštěvovaných veřejnosti byl nedostatečně transponován do českého právního řádu, pouze pro budovy orgánů veřejné moci. Z tohoto důvodu navrhovatel navrhl projednat návrh zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 jednacího řádu. Řadě velkých podniků odpadne také povinnost zpracovávat energetický audit. Ty dnes mají díky majetkové provázanosti skupin z pohledu zákona nadhodnocenou velikost. V mnoha případech tak zpracovávají energetický audit, přestože to není efektivní a účelné. V této souvislosti se i zpřesňuje dnes již přespříliš obecná definice energetického hospodářství. Oprávnění energetických specialistů se dnes uděluje pouze fyzickým osobám a cílem návrhu je stanovení stejných podmínek i pro právnické osoby.

Mezery je často využíváno k podnikání s energetickým specialistou pod hlavičkou korporace, na kterou se ale nevztahuje režim přestupku. Požadavky na průběžné vzdělávání energetických specialistů byly shledány jako nadměrně zatěžující.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak pan ministr spravedlnosti, tak pan zpravodaj zde zmínili zcela zásadní význam tohoto zákona, a to včetně geneze té nesprávné transpozice.

Děkuji. Je tedy námitka.

Potom se připraví pan kolega Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě by zajímalo, jestli tuto transpozici konzultovalo Ministerstvo spravedlnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

A obávám se, že tomu nenapomůže jenom rozšíření toho spektra oprávněných osob na právnické osoby.

To je jedna z věcí, která je teď na pořadu dne.

To je v § 5 odstavec 1. Já tomu rozumím.